Některé přinášejí konkrétní výsledky. Organizační výbor, pokud je mi známo, už dostal obě dvě zprávy, nebo v těchto dnech je dostává, z veřejnoprávní kontroly jak tedy té hospodářské, tak výkonu spisové služby. Běží nám tam také 30denní lhůta k dotazům, které byly formulovány v průběhu jednání bezpečnostního výboru, a já jsem samozřejmě přislíbila na ně odpovědět. Ty lhůty samozřejmě dodržíme.

Tím nechci teď nic naznačovat a rozhodně tady nebudu sama naplňovat skutkovou podstatu křivého obvinění.

Zda toto všechno opravdu naplní potom požadované znaky skutkové podstaty příslušných trestných činů, kde samozřejmě zvažujeme podávání trestních oznámení, ale právě jsme opatrní, abychom rozlišili kárný kázeňský postih od trestního postihu, a ty skutečnosti, které shromažďujeme, pečlivě analyzujeme. Na tomto místě a v této době si myslím, že ještě není čas, abychom dělali závěrečnou bilanci. Rozhodně víme, že došlo k závažnému porušování rozpočtové kázně a k nehospodárnému nakládání s finančními prostředky Vězeňské služby České republiky. To jenom obecně jeden z poznatků, který vám naznačí možná rozsah těch problémů, které postupně vyplouvají na povrch.

A víte, že mám na rozkladové řízení dobu 90 dnů. Neříkám, že ji celou využiji, nicméně bude se postupovat standardním způsobem. Poté může být podána žaloba. Pan Dohnal se netají tím, že této možnosti chce využít, a poté budou rozhodovat soudy. Samozřejmě, kdybych si myslela, že nedopadne úspěšně, tak bych tímto způsobem nepostupovala. Pokud jde o obecnější a zásadnější otázku, to znamená provádění personální politiky, všimněte si jedné zajímavé věci. Pozornost, kterou opozice zejména věnuje personální výměně špičky vedení Vězeňské služby, není náhodná.

My jsme zastavili například stavbu ve věznici Bělušice, prošetřují se stavby, resp. zakázky ve věznici Ruzyně.

Takže zase pochybení, které se pohybuje mezi pochybením a totálním selháním kontrolní činnosti generálního ředitele Vězeňské služby a trestní odpovědnosti.

Pokud jde o otázku pana poslance Kalouska, myslím si, že já vyvodím takovou odpovědnost, kterou budu považovat za odpovídající významu výsledku případného soudního sporu.

A pokud jde o usnesení, které bylo přijato na podvýboru pro vězeňství, tak tam určitě není nezajímavé se zamyslet, za jakých okolností byl svolán tento podvýbor, na čí akademické půdě jednal. Jak jsem od svých kolegů z akademické oblasti slyšela, tak to bylo velmi, velmi nestandardní.

Děkuji. Nemá. Otevírám podrobnou rozpravu. No faktickou mimo rozpravu nemohu udělit. Podotýkám, že v podrobné rozpravě u takto zařazeného bodu se dávají návrhy na usnesení. Máte slovo k faktické poznámce.

Byla jste mimo. Já jsem si to pozorně sledoval, kamery to sledují.

Děkuji. Nyní další faktická poznámka, pan poslanec Daniel Korte. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Paní ministryně tady podvědomě prozradila politické zadání, které má. Firmy, které jsou napojeny na Vězeňskou službu, budou nahrazeny. Je jasné, jaké to zadání bylo. Já proto navrhuji usnesení: Firmy, které dodávají zboží a služby pro Vězeňskou službu, nebudou nahrazeny žádnou firmou z konglomerátu Agrofertu.